Vážený pane předsedající, já se obrátím na pana ministra Zaorálka a obrátím se na něj přímo, nikoliv vaším prostřednictvím, protože k němu mluvím jako k členovi vlády teď, nikoliv jako k poslanci. Pane ministře Zaorálku, i kdybyste křičel ještě dvakrát tak hlasitě, tak nebudete mít pravdu. A nebudete mít pravdu ani v té obsahové argumentaci, kterou jste použil, a to vám chci připomenout. Vy jste řekl, že vláda má přece právo si prosadit rozpočet a stejně tak má právo si zvýšit daně a že mezi tím existuje jakési rovnítko. A to prostě není pravda. V české Ústavě a v českém právním systému, stejně jako je to v jiných evropských zemích, existuje zvýhodnění vlády, tedy výkonné moci při projednávání rozpočtu. I u nás takové zvýhodnění existuje. Postupuje se jiným způsobem, časově i z hlediska způsobu schvalování. A má to jeden dobrý důvod. A tím se to liší od toho schvalování daní. Rozpočet má skutečně umožnit vládě vládnout a rozpočet se schvaluje na rok, zatímco jakékoliv zvýšení daní má dlouhodobý dopad, dokud to dalším zákonem není změněno. A proto mezi to nelze dávat rovnítko. A proto je to standardním zákonem. A nemá to ty výhody, jaké má rozpočet. Ano, u rozpočtu máte jako vláda určité výhody, ty vám dává Ústava, ty vám dávají zákony. Je to tak všude v Evropě. Protože daně mají dlouhodobý dopad na občany, a proto se to musí projednávat jako standardní zákon.

Tak já se vás ptám, pane ministře, proč tento krok neuděláte také jako vládní koalice?

A tady několikrát zaznělo, že je tady možný konsenzus při zvážení některých pozměňovacích návrhů.

To rozhodně není fér. Děkuji za pozornost.

Hezký dobrý den.

Sněmovnu holt nezajímá názor hejtmanů tehdy. Dneska jsem podruhé zažil možnost, že se nemohu vyjádřit k projednávanému zákonu. A zdůrazňuji, že jsem jenom jednou přihlášen. Jsem mezi těmi čtyřiadvaceti, kteří zde chtěli vystoupit, a to právo vystoupit k tomuto zákonu jste mi sebrali svým hlasováním. Myslím si, že tohle je princip, který není možné přijmout. Já jsem se zcela řádně přihlásil do rozpravy. A není paragraf, který by mně to zakázal. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Děkuji za slovo. Jsem rád, že jsme v rozpravě. Ta rozprava byla otevřena minimálně dvěma způsoby. Za prvé promluvil ministr vlády, tím otevírá rozpravu k bodu. Za druhé.

Ano, bylo tady jakési usnesení Sněmovny, že v deset se má hlasovat. To už je překonané. To se někdy stává. Myslím, že to je chyba teď nevím koho, jestli pana předsedajícího, nebo někoho jiného. Myslím si, že je to dávno pryč. A jsem skutečně rád a chci poděkovat vládní většině, že umožnila a umožňuje tuto rozpravu. Pan ministr Zaorálek řekl, že se ty naše řeči nedaly poslouchat. Pane ministře, já to beru osobně.

Ano, pro někoho je to možná únavné. Já jsem si ale nevymyslel, že v jednom tisku máme deset zákonů. A mluvil jsem ke všem. Možná jste nestačil sledovat nebo jste měl jiné povinnosti, ale jsem si jistý, že když vám to spolupracovníci vytisknou, tak jsme schopni vést racionální politickou debatu o každém z těch zákonů, o každé části toho vystoupení, které jsem tady měl. Tím jsem si naprosto jistý.

Relativně krátká na deset projednávaných zákonů. Není chybou opozice.

Jestli si vaši voliči přejí zvýšení daní, plníte jejich přání, já to respektuji. Naši voliči si zvýšení daní nepřejí, my plníme jejich přání a děláme všechno pro to, abychom vás přesvědčili, abyste to nedělali. To je normální politický zápas o daně, pravice levice. Ano, levice chce zvyšovat daně, chce čerpat všechny možné rezervy. Pravice tomu brání. To byla Národní fronta. Tak nějak to bylo. To by bylo směšné. Ale pokud tady hájíme zájmy a názory našich voličů, tak to směšné není. Můžeme spolu nesouhlasit, můžeme vršit argumenty pro a proti, ale směšné to není.

To zvýhodnění každé vlády je i v tom, že rozpočet projednává jenom dolní komora Parlamentu. Za druhé.

Neexistuje žádná spojitost mezi daňovým balíčkem a rozpočtem na rok 2020. Nikdy jsme jako opozice neřekli, nebo aspoň jako občanští demokraté, že nepodpoříme rozpočet z důvodu, že není schválen daňový balíček. Naopak. Ta částka není... Já požádám sněmovnu o klid, abychom se dostali k závěru, tedy k hlasování o proceduře. Já vím, že jsme v rozpravě! Ani žádný ministr nemusel otevírat, jak jste tady řekl, protože rozprava ještě k hlasování nebyla ukončena, přestože to bylo navrženo. Já jsem zatím respektoval jednací řád!